Značná část novelizačních bodů se týká úprav, které souvisejí s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Jsem rád, že právě energetický zákon byl jako první projednán podle nového jednacího řádu Poslanecké sněmovny garančním výborem. Výbor projednal všechny pozměňovací návrhy uplatněné ve druhém čtení a některé pozměňovací návrhy doporučil přijmout a některé nepřijmout. S postojem garančního výboru v naprosté většině souhlasím. Výjimku tvoří pozměňovací návrh, který zajišťuje solárním elektrárnám uvedeným do provozu na začátku roku 2011 podporu jako těm, které byly uvedeny do provozu v roce 2010.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Otevírám obecnou rozpravu a mám do ní tři přihlášky.

Omlouvám také pana ministra Ťoka, který se omlouvá rovněž po celý den a rovněž z pracovních důvodů. Slovo má pan poslanec Fiedler. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl bych tady uvést, že současně nám to může posloužit jako rekapitulace toho, co se odehrálo při schvalování a projednávání novely energetického zákona. Začínám číst: Regulační úřad vedený Alenou Vitáskovou komplikuje přijetí novely energetického zákona. Varuje před miliardovými dopady změn, jeho argument však stojí na vodě. Návrh novely energetického zákona byl počat na Ministerstvu průmyslu loni v červnu. Po devíti měsících se, obrazně řečeno, ještě nenarodil. Novela uvízla v Poslanecké sněmovně, kde je předmětem politických bojů a výměnných obchodů. Původní návrh se mění k nepoznání. Poslanci předložili zhruba 350 pozměňovacích návrhů, z toho polovina je obsažena v komplexním balíku změn schválených hospodářským výborem Sněmovny. Některé návrhy jsou zásadního charakteru, jiné vyvolávají spíše úsměv. Distributor tepelné energie bude například po odstranění nebo okleštění stromoví povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu. Jiné návrhy mohou naopak dostat Českou republiku do potíží. Poslanecký výbor pro sociální politiku navrhuje, aby lidé měli možnost bez sankcí ukončit uzavřenou smlouvu o odběru elektrické energie či plynu ještě 15 dní po zahájení dodávky. V prostředí agresivního podomního prodeje to vypadá jako rozumný návrh. Boj o jednotlivá ustanovení zákona se odehrává v napjaté atmosféře mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem. Vládní koalice stojí na straně ministra Mládka, který hovoří o šéfování Aleny Vitáskové na ERÚ jako o samoděržaví, které je třeba ukončit. Opoziční strany nejhlasitěji náš poslanecký klub naopak stojí na straně předsedy regulačního úřadu. Zhoršování vztahů mezi Ministerstvem průmyslu a regulátorem lze pozorovat od jara 2013. Vitásková se tehdy pokusila zkrátit regulační období v plynárenství a zpřísnit pravidla pro stanovení cen za distribuci a přenos plynu. Ministerstvo se plynařů zastalo a zahájilo tím konflikt, který dál nabírá na síle. Ministerští úředníci proto přišli s návrhem, jak dosud téměř neomezenou moc Vitáskové ořezat. Místo předsedy ERÚ jmenovaného prezidentem měla hlavní slovo v řadě získat pětičlenná rada dosazená vládou. Její členy měl navrhovat ministr průmyslu z řad zkušených energetických odborníků a manažerů. Vitásková však proti návrhu spustila ostrou kampaň a opozice se přidala na její stranu. To byl hlavní důvod, proč se schvalování zákona ve Sněmovně na podzim zadrhlo. Mládkovo ministerstvo proto v lednu od svých plánů upustilo.

Pokračuji v citaci: Na Ministerstvu průmyslu však svého ústupku dnes nejspíš litují. Slovní útoky na navrženou novelu ze strany ERÚ dále pokračují, dokonce nabírají na intenzitě což jsme tady byli bohaté, košaté diskuse svědky již při druhém čtení tohoto zákona. Argumenty na půdě Sněmovny šíří hlavně poslanci poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie. Ti při projednávání zákona před dvěma týdny vypustili řadu katastrofických scénářů, i když nepodložených varování. Zdůrazňuji, že uvádím citaci.